Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, omlouvám se, udělal jsem chybu, která se stává jednou za deset let. V mém přihlášení se k pozměňovacímu návrhu jsem špatně přečetl číslo pozměňovacího návrhu.

Takže se opravuji, omlouvám se. Ano, děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ano, děkuji. A nyní již prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Já vám děkuji.

Děkuji. Já také děkuji, paní předsedající. Já vím, že pánové jsou ještě schopní, že ty sociální služby nebudou potřebovat, ale časem dojde i na ně. Byla jsem moc ráda, že v sociálním výboru po mé argumentaci šestiprocentní navýšení prošlo, ale nebylo přijato usnesení, a proto si musím načíst tento pozměňující návrh znovu. Takže jsem zvolila cestu toho, abych vás přesvědčila. Vím, že zazněly i na výboru pro sociální politiku poznámky od koaličních poslankyň, že je to nekoncepční. Já si kladu otázky v čem nekoncepční.

Tomu opravdu nerozumím, to mi rozum nebere! Ani jednou jsem neslyšela bohužel od těchto poslankyň, že by se nad touto problematikou zamyslely a že by také něco pro to udělaly během těchto tří let, které jsme zde v Poslanecké sněmovně. Když člověk navštěvuje sociální služby a nedávno jsem byla i v Jihočeském kraji, slyšela jsem stále stejné stesky od zaměstnavatelů, ať něco uděláme s platy zaměstnanců, protože je velký nedostatek pracovníků v sociálních službách. A argumentují tím, že zaměstnanci jim odcházejí, odcházejí jim do Kauflandu, kde jim dají daleko více, a domů odcházejí s čistou hlavou. Proto, abych vás přesvědčila o práci těchto lidí, dovolila jsem si vám připravit takový krátký exkurz do jejich práce, abyste si uvědomili, co se skrývá za těmi penězi, o kterých dnes už tady byla řeč.

Provádějí volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy.

Poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizace. Organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti v územním celku.

Provádí záznamy o realizaci činností dle individuálního plánu klientů, komunikuje s klienty a příbuznými.